Prosím, máte slovo. Dobré poledne.

Dokonce tady zaznělo, že je otázka, jestli mají kompetenci a podobně.

Takže ti členové rady, to je naše dílo. My si můžeme položit samozřejmě otázku: soudruzi, kde jsme udělali chybu? Ale jinak bych vás chtěl upozornit, že to není tak jednoduché vymyslet způsob, jak zvolit radu tak, aby nám to všem pěkně vyhovovalo.

Uvědomme si, že ta chyba je taky na naší straně, to, že se to neprojednávalo, že se o tom tady nemluvilo. A že ta debata, já bych ji nechtěl ale odsuzovat, protože ona, si myslím, že je potřebná. I když je zpožděná, tak je potřebná.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

To je přirozený štítivý reflex slušného člověka, nikoliv vyhýbání se diskusi.

O tomto procedurálním návrhu tedy budeme hlasovat.

Já tedy zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Návrh byl přijat. Pokračujeme ve faktických poznámkách.

Já jsem chtěl reagovat až jako zpravodaj.

Druhá věc. Tady vidíme, že ti, co argumentují proti České televizi, nemyslím jako celku, ale některým segmentům, to je potřeba rozlišit, tak říkají, že je jedno, jestli je to prostor, nebo seminář, audit, nebo analýza, nebo komentář, že to je vlastně jedno.

A je to zbytné, protože ta platforma je volební výbor. Nikdo z těch kolegů nedal jediný písemný podklad nebo jediné své vystoupení na volebním výboru, a nyní zde jsou.

Takže pan poslanec Volný na faktickou. Není přítomen, takže faktickou ruším. A nyní tedy paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A troufám si tvrdit, že to by bylo apolitické, to by bylo demokratické a to by bylo skutečně veřejnoprávní. K vystoupení pana kolegy Dolínka prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl říct, že možná to chápu špatně, ale byl jsem si to ověřit u předsedy volebního výboru, že partnerem volebního výboru není generální ředitel České televize, partnerem volebního výboru je Rada České televize. A ohánět se tím, že třeba 2,5 milionu lidí by se mohlo přijít podívat na veřejné zasedání volebního výboru, to je doslova a do písmene trapné, protože 2,5 milionu lidí se určitě do té místnosti nevejde. Veřejné vystoupení v přímém přenosu je rozhodně něco jiného než veřejné vystoupení na zasedání výboru, o kterém ví jenom pár vyvolených a těch, kteří se velmi, velmi aktivně zajímají o politiku. Takže takovéto komické argumenty bych tady nějak prosil nepoužívat. Pane poslanče, máte slovo.